Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, tento bod jsme přerušili včera večer, a jestli si dobře pamatuji, tak jsme si společně posteskli. Vládní novela tohoto zákona se týká 10,5 milionu občanů České republiky, resp. úplně všech občanů České republiky, a nám včera vpodvečer přišlo mimořádně neslušné, a musím tedy bohužel konstatovat, že i dnes mi přijde mimořádně neslušné, že se projednávání této vládní novely zákona neúčastní jak pan premiér, tak ministryně financí. Myslím si, že to je velká škoda, protože tato vládní novela není pouze o těch 2,4 milionu lidí, kteří pobírají starobní důchod a kterým se důchody mají zvedat, ale je to také o těch milionech aktivních pracujících, kteří a my máme pouze průběžný systém celý ten průběžný systém financují. A nesporně je to i o těch kojencích a těch, kteří se výdělečně zatím nepodílejí do systému, protože i ty bude nesporně zajímat, jestli se ten neudržitelný průběžný systém nějakým způsobem změní. Takže z toho důvodu a mimo jiné tato opatření mají miliardové dopady do výdajové stránky státního rozpočtu. Proto si myslím, že je velkou chybou, že zde není přítomen pan premiér, a je velkou chybu, že tady není přítomna pro diskusi paní ministryně financí. Já si dovolím pouze shrnout, že, zkráceně, se ten vládní návrh této novely týká dvou opatření. První opatření znamená zvýšení základní výměry z devíti současných na budoucích deset procent průměrné mzdy. Jenom pro vaši informaci, toto opatření bude znamenat do výdajové stránky státního rozpočtu přibližně 12 mld. korun.

Ale nemyslím si, že to je úmyslná chyba. Hodně se tady diskutovalo v minulosti i během diskuse na výboru pro sociální politiku, jestli tento vládní návrh zákona snižuje nebo zvyšuje zásluhovost. Já bych chtěl jednoznačně potvrdit a říci, ona ta matematika je neúprosná, že tento návrh, nebo novela vládního zákona nesporně snižuje zásluhovost. Bylo řečeno i na výboru, že to je ze současných 78 % na budoucích 76 %.

Chtěl bych se v rámci svého vystoupení dotknout dvou pozměňujících návrhů, které předkládám prostřednictvím poslaneckého klubu Občanské demokratické strany.

Chtěl bych vás jenom zkráceně informovat, přestože ten sněmovní tisk máte k dispozici včetně důvodové zprávy, že se v § 67 písm. a), procentní výměra vypláceného důchodu zvyšuje podle našeho návrhu o tisíc korun měsíčně ode dne, v němž uplynulo 20 let od první splátky důchodu vyplacené poživateli. A ten druhý náš pozměňující návrh znamená, že procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o tisíc korun měsíčně ode dne, v němž uplynulo 25 let od první splátky důchodu vyplacené poživateli.

Ten druhý návrh, který se týká 25 let pobírání důchodu, se bude týkat 300 tis. osob a nákladů přibližně 3,7 mld. korun. Jaké nás k tomu vedou důvody? My jsme dlouhodobě nikdy nezpochybňovali, že v případě, že česká ekonomika funguje, i senioři nebo poživatelé starobních důchodů mají právo, aby se jejich důchody zvyšovaly, to je jednoznačné. Proto v tomto případě nezpochybňujeme to první opatření, tzn. zvýšení základní výměry z 9 na 10 %.

Hlavním důvodem je, že se zvyšují náklady pro české penzisty, ať už se to týká energií, nebo nájemného. A ten druhý důvod, který jsem si vyčetl z důvodové zprávy, je skutečnost, že penzijní důchodci starší 85 let mají velmi sníženou možnost si přivydělávat.

Životní náklady se zvyšují seniorům úplně stejně a také si nemyslím, že senioři ve věku 75 nebo 78 nebo 80 let mají o něco výhodnější podmínky na pracovním trhu tak, aby si vydělávali. Z toho důvodu přicházíme s těmito dvěma pozměňujícími návrhy, které podle našeho názoru jednoznačně lépe obsáhnou sociální skupinu lidí, kteří si nesporně zaslouží zvýšit své důchody.

Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji. Poprosím nyní paní poslankyni Vrecionovou a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně. Dobré dopoledne, vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.

Na druhou stranu mi dovolte velký povzdech nad tím, jakým nesystémovým způsobem tento návrh tady dostáváme.

Musím říci, že jsem se vlastně žádného klíče nikde nedopátrala. Na první pohled to skutečně vypadá jenom tak, že aby to dobře vypadalo, aby to mělo co nejmenší dopady na státní rozpočet.

A jsem přesvědčena i o tom, že do tohoto nesystémového řešení by přinesly v případě, že byste je podpořili, alespoň nějaký malý systém. Já si také neodpustím zmínit to, co jsme také diskutovali na sociálním výboru, kdy jsme se víceméně až snad na kolegy ze sociální demokracie, kteří dlouhodobě trvají na tom, že stačí průběžný systém, že není třeba žádná důchodová reforma, tak jsme se tomuto věnovali.

Nestalo se vůbec nic. Žádná reforma, která, a tak jsme se i na sociálním výboru bavili, je naprosto nezbytná a nutná, tak vlastně nedošlo vůbec k ničemu. Proto vás velice prosím, podpořte i to usnesení, které sociální výbor přijal, a budu velice ráda, když nejen podpoříte pozměňovací návrhy ODS, ale když se konečně začneme zcela vážně bavit o důchodové reformě.